Poprosím pana ministra o odpověď. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tu otázku. Vezmu to postupně.

Současně už začínáme jezdit do Evropy, myslím tím tedy do Bruselu, kde se dojednávají všechny parametry.